V pondělí vláda absolvovala první jednání o státním rozpočtu. Pokud si dobře pamatuji, byly to platby za státní pojištěnce a výdaje na vědu, výzkum.

Takže zvýšit výdaje o 30 mld., s tím si vláda poradit umí, ale snížit příjmy o 10 mld., to je pro vládu neřešitelný problém. Já ano. A můžu vám říct, že to vůbec není jednoduchý formulář a není vůbec jednoduché tuto nesmyslnou daň vůbec správně podat. A pokud podpoříte návrh na zrušení, státnímu rozpočtu se nic nestane, maximálně místo 30 mld. zvýšení výdajů by bylo zvýšení o 20 mld. Takže pořád by byl dostatečný prostor. Uvidíme, co se stane s tím číslem, se kterým přichází Ministerstvo financí, kdy navrhuje na příští rok schodek ve výši 48,5 mld. I to je příliš vysoký schodek v období, kdy opakovaně ekonomika roste! A přesto jsem si takřka jist, že ten výsledný návrh, který do konce září přijde do Poslanecké sněmovny, bude obsahovat číslo vyšší, než je 48,5 mld. Tak se prosím netvařte, že zrušením této daně by došlo k nějakému problému pro státní finance. Vůbec nic by se nestalo. Ušetřili bychom statisíce daňových přiznání ročně.

NicménĚ stovky úředníků, stamiliony provozních výdajů a statisíce daňových přiznání fyzických i právnických osob.

Děkuji za slovo.

A já bych zcela respektoval vládu, která by ji chtěla udržet v současné výši, za předpokladu, že tu prioritu ve snižování břemene daňového poplatníka by viděla na jiné prioritě, především na prioritě odvodů, které jsou vázány na pracovní místa.

To jest zejména odvody vázané na pracovním místě. Nic z toho ale vláda nedělá. Pan ministr financí ještě před volbami a dál v tom dva roky úspěšně pokračuje, kritizuje předcházející vládu dramaticky, že zvýšila daně, aniž by dodal, že jsme řešili bezprecedentní situaci krize a rizika rozvalu veřejných rozpočtů.

Ty priority vidíme jinde. Ale vzhledem k vaší naprosté neochotě ty priority jakýmkoli způsobem prosazovat, naopak to, co již platilo v zákoně, tak jste zrušili a protáhli, tak samozřejmě podporujeme snížení a zrušení jakékoli daně. Půvabná je argumentace pana ministra financí, kterou argumentoval, když z toho našeho přechodného opatření učinil opatření trvalé a prosadil zrušení těch již platných zákonů. Říkal, že to byla mina, kterou jsme mu tam nechali. Mina, která by představovala snížení příjmů státního rozpočtu o 20 mld. To je hezké číslo. Těch 20 mld. totiž stojí těch 21,5 tis. nových státních zaměstnanců, které jste dokázali za dva roky nabrat.

Pardon, zdravotnictví je mimo státní rozpočet. Ale že se zvýší platy stávajícím státním zaměstnancům, zejména učitelům. Ale nikdo z nás si neumí představit vládu, taková vláda tady nebyla, která za dva roky zvýšila počet svých zaměstnanců o 21,5 tis. a uvalila tak na daňového poplatníka mzdové náklady zhruba ve výši 20 mld. ročně. Ne jednorázově, ale ročně. Takže ne že to byla mina, která byla připravena pro pana ministra financí.

Tady bych se chtěl pana ministra financí zastat. No nechce!

Ona by totiž brzy neexistovala. Ale rozhodně ne jako vlastník. V té vlastní by to neudělal. Dále do rozpravy? Prosím, máte slovo. Než dorazí pan poslanec k řečništi, tak ještě omluvy.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Já už jen krátce doplním to, co tady zaznělo.

Ještě vám nabídnu jiný pohled na věc.